Děkuji za pochopení a pozornost. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, zemědělský výbor projednal tento návrh zákona ve velmi racionálním jednání. Postavil se k němu jako k ryze technické novele, techničtější již být nemůže. Nepřijal žádné pozměňovací návrhy a ve svém usnesení po úvodních slovech doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona o myslivosti schválit, pověřil předsedu, aby s usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, a zpravodaje, aby seznámil Sněmovnu s postupem projednávání ve výboru.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, jedná se o technickou novelu, zjednodušeně řečeno, která říká: stát se v minulém volebním období zbavil některých byrokratických nástrojů, ušetřil na provozních výdajích chodu Ministerstva zemědělství a teď agendu, která se týká poskytování dotací do oblasti myslivosti, přesouvá na krajské úřady, přičemž dál o tom faktickém přidělování finančních prostředků bude rozhodovat ministerstvo, ale tu agendu už nebudeme dělat za provozní výdaje státu, ale za provozní výdaje jednotlivých krajů, které je budou administrovat, kontrolovat a podobně. Pro mě je tohle, řeknu, zákonná iniciativa naprosto nadbytečná, zbytečné výdaje s administrací jako takovou. Stačilo jednoduchým úkonem přesunout finanční prostředky buď na stát, ať o tom rozhoduje čistě ministerstvo, nebo ještě lépe řeknu do daňových prostředků jdoucích krajům nebo městům a obcím, a zbavili bychom se zbytečného byrokratického aparátu, protože finanční prostředky, které jdou na tuto oblast, rozhodně nejsou pro Ministerstvo zemědělství nějak významné. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou přihlášku. Také nikoho nevidím. I obecnou rozpravu končím. Protože nepadl žádný návrh na hlasování, končím i druhé čtení tohoto návrhu.